Usnesení garančního výboru nám bylo doručeno jako sněmovní tis 205/7. Ptám se paní ministryně, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Nemá zájem vystoupit. Tak v tuto chvíli otevírám rozpravu. Do rozpravy se hlásí pan poslanec Munzar.

Prosím, pane poslanče. Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové. A já si chvilku počkám. Dámy a pánové, prosím o klid, ať se můžeme věnovat argumentům, které budou zaznívat od jednotlivých řečníků v rozpravě. Prosím, máte slovo. Dostali jsme se do třetího čtení novely zákona o evidenci tržeb. Jak se ukázalo před jednáním nejdříve na hospodářském výboru, poté i na rozpočtovém výboru ohledně pozměňovacích návrhů, ochota koaličních stran naslouchat jiným názorům, řekněme diskutovat o nich, zamyslet se nad nimi, se limitně blíží nule.